Mám totiž někdy pocit, jako bychom na základě stejných kritérií v kultuře a teď ten sportovní příměr hodnotili vodní pólo a fotbal. To přece není možné.

Nemůžeme hodnotit festival, například Pražské jaro, který má na letošní rok rozpočet 81 mil., nebo náhodou Český Krumlov, který má rozpočet 40 mil., a další, a mohl bych takhle pokračovat, s jistě významnými a jistě přínosnými nepochybně pro podhoubí české kultury festivaly nebo akcemi okresního formátu. To prostě není možné. Tyto věci musí být jednoznačně odděleny. A protože se tak doposud nestalo, proto jsme, a dovolím si říct, velmi váhali s kolegou Procházkou, hlavně jestli máme jít touto cestou, a přesto, abychom se nedostali do situace, která tady byla vloni. Možná si mnozí pamatujete na docela bouřlivou debatu a rozpravu na toto téma při minulém schvalování rozpočtu.

Já už nebudu dlouho mluvit, jenom na závěr jednu nebo dvě věci. Rád bych zdůraznil to, co je v té důvodové zprávě opět jednou větou, a to je ten multiplikační efekt, o kterém hovoříme.

O tom to je, že prostě nějaké kritérium z hlediska té v uvozovkách výjimečnosti, o které hovoříme, těchto festivalů, byl zvolen řekněme ten ekonomický parametr, a to byl ten obrat 10 milionů.

A pak je to další věc a to si myslím, že je velmi aktuální, a to je řekněme určitá transparentnost. Protože tím, že vlastně ty peníze námi, a to doufám, budou přesně určeny, pokud si osvojíte ta stanoviska, o kterých hovořím, budou přesně určeny na tyto festivaly, tak prostě odbouráme to, že ředitelé těch festivalů budou chodit na ministerstvo, a promiňte mi, že to tak řeknu, budou klepat čelem, jak se dřív říkalo. Já neříkám že dneska.

Já už nebudu mluvit, nebudu vás zdržovat. Jsem připraven kteréhokoliv z kolegů vyslechnout a vysvětlit hlouběji a blíže. Děkuji vám a doufám v podporu. Já vám také děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky a potom jednu přihlášku s přednostním právem. První s faktickou poznámkou je paní poslankyně Berdychová a po ní pan poslanec Kolovratník.

Tento návrh považuji za zcela nesystémový, jde proti principům připraveného programu financování festivalů, který byl schválen na Ministerstvu kultury a byl poslán do připomínkového řízení.

Je to plně v jeho kompetenci. Návrh nepřipravilo Ministerstvo kultury.

Přitom máme ještě další profesní organizace.

Naopak.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kolovratník a po něm pan poslanec Adámek. Prosím, pane poslanče. Děkuji, dobré dopoledne. Já nejsem tak vzorně připraven a ona faktická poznámka má být k průběhu rozpravy a ne k obsahu věci. Naopak tento návrh bych rád podpořil a požádal vás, kolegyně a kolegové, o to, abyste se při závěrečném hlasování, které rozhodne, na jeho stranu postavili, protože tenhle návrh naopak zvyšuje transparentnost. A on to navrhovatel František Adámek neřekl, ale ty festivaly, opravdu není to žádná zájmová skupina. Ti, kteří se o tuto úpravu v rámci rozpočtu, a opakuji bez navýšení, o to ucházejí, tak ty festivaly musí splnit sakra tvrdé podmínky, co se týká trvalé a dlouhodobé návštěvnosti, co se týká celkového rozpočtu toho festivalu a celkové ekonomiky. Takže není to pro určitou zájmovou skupinu, ale pro ty, kteří splní nejpřísnější podmínky. Tohle je potřeba vědět. A poslední věta v rámci faktické poznámky. Bylo to v tom návrhu řečeno, je to z důvodu zatím neexistence trvalého programu v rámci Ministerstva kultury, kde my bychom touto naší, a je to naše politická vůle, jestli je pro ni rozhodneme, nebo ne, zajistili rádi jisté, řeknu, stabilní podmínky pro skupinu skutečně těch nejlepších, které reprezentují Českou republiku. Snad poslední zmínka, odvolám se na seriózní analýzu od KPMG, která říká, že jedna koruna v uvozovkách investovaná do tohoto typu aktivit z veřejných zdrojů se vrátí téměř dvojnásobně. To jsou prokazatelná čísla. Takže za mě podpora a prosím o ni i vás. Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Adámek. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Já jsem neřekl, že jsme to dělali pouze s Ministerstvem kultury. Já jsem jasně řekl, že jsme některá čísla dostali od Ministerstva kultury a že jsme to projednávali i s Asociací hudebních festivalů. A druhá poznámka, aby to bylo naprosto jasné.

Já nejsem odborník, ale prosím vás, jestliže festival, o kterém hovořila paní kolegyně Berdychová, hraje world music, probíhá v průběhu jednoho měsíce nebo dvou řekněme.